Protože sice je hezké, že uzavřete neplatnou smlouvu, ale fakticky už se i po dovolání se neplatnosti nikdy nedostanete k penězům, které jste s osobou, která žádnou možnost uzavírat smlouvu neměla, nedostanete. To znamená, to, že právně to je řešitelné, ano, je. A tady asi nelze než souhlasit s tím, že bychom si vytvořili určitým způsobem i bílé koně, protože řada z našich spoluobčanů je vynalézavých. Takže proto si dovoluji požádat o to, abychom nezamítli návrh zákona, abychom jej postoupili do druhého čtení. To neznamená automaticky jeho schválení. Je naprosto nutné, aby se Ministerstvo vnitra zabývalo technickými parametry, a možná přijde s jinou úpravou, kterou bychom mohli ve formě komplexního pozměňovacího návrhu anebo nového návrhu vládního návrhu zákona vypracovat. Tady si myslím, že stanovisko Ministerstva vnitra bude důležité. Ale abychom ten návrh postoupili do druhého čtení a nezamítali jej, protože je podle mého názoru smysluplný.

Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Jelikož v obecné rozpravě byl vznesen návrh na zamítnutí předloženého návrhu, já o něm nechám hlasovat. Zahajuji hlasování. Aha, omlouvám se, zapomněla jsem na závěrečná slova. Takže prosím pana navrhovatele, zdali má zájem, aby se ujal závěrečného slova. Paní a pánové, já se nedivím těm, kteří tady ty bílé koně chtějí vytvořit, že navrhují zamítnutí. To se opravdu nedivím.

Já se nebráním tomu odůvodnění v jednotlivých výborech a ve výborech, pokud si pro to připravíme dostatečně vhodné podmínky.

A to říkám zcela úmyslně, protože jsem přesvědčen o tom, že to byl úmysl tady poškodit určitý okruh osob, poškodit dokonce i jméno České republiky, protože to samozřejmě nemohlo zůstat jenom v hranicích naší země. Předložím tedy i ty současné rozsudky, které se týkají oblasti určování svéprávnosti a zároveň určení opatrovníka, což považuji za nelogický krok, který ovšem soud musí učinit, protože tak zní v současné době zákon. A to tedy nechápu, proč by ten, kdo je prohlášen soudem za svéprávného, měl být zároveň tím soudem omezen tím, že je mu určen opatrovník, a to buď ve stejném, nebo odlišném rozsudku. Takže to je věc, která je důležitá. Co mi vadilo, a děkuji panu kolegovi Že se soustředili na to, že je technicky problematické pořád vyměňovat ten občanský průkaz.

Co je to prosím vás za argument? To přece není vůbec žádný argument o tom, že si udržuji své osobní doklady v pořádku. To v tomto ohledu mi připadá to stanovisko, kdo ho psal za vládu, nebo když ho vláda schvalovala, jako trošičku směšné nebo výsměch tomu, co tady předkládáme. Jako by neznali stanoviska například Městského soudu v Praze, kde předseda správního senátu městského soudu jasně ukázal na to, jaké velké problémy to budou. Byl bych rád, aby tato Sněmovna byla rozumnější než Sněmovna, která tady byla do roku 2013 předtím, než byla rozmetána předčasnými volbami a prošlo to do druhého čtení, a budu rád o tom diskutovat se svými kolegy společně s vámi na jednotlivých výborech. Děkuji vám. I já děkuji a táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Eviduji přihlášku s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Opravdu nechci zdržovat, ale chci protestovat proti tomu, co tu padlo.

Děkuji. Nyní se tedy budeme zabývat hlasováním předloženého návrhu na zamítnutí v prvém čtení.

Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se zaregistrovali znovu svými kartičkami. Znovu zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí v prvém čtení, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 77, do kterého je přihlášeno 139 přítomných, pro 32, proti 91. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zaregistrovala jsem zde návrh na projednání v ústavněprávním výboru. Nyní budeme hlasovat o návrhu k projednání výboru pro veřejnou správu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 79, do kterého je přihlášeno 140 přítomných, pro 136, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat. Tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru. Končím projednávání tohoto bodu.